Dalším základním předpokladem stabilizace a omezení růstu cen potravin je samozřejmě regulace obchodních řetězců. Sem vláda předložila zákon o významné tržní síle, který budeme projednávat na podzim ve druhém čtení. A když jsem se ptal samotného ministra zemědělství, aby veřejně vystoupil a všem kolegům tady v Poslanecké sněmovně dal garanci toho, že tento návrh zákona o významné tržní síle nezhorší postavení zemědělců a potravinářů vůči nadnárodním obchodním řetězcům, tak ministr mlčel. Proč, když je přesvědčen o takové kvalitě tohoto návrhu zákona, proč mlčí a tlačí prakticky prosazení tohoto zákona ve zrychleném řízení bez případných pozměňovacích návrhů?

Sice program byl vypsán, ale zatímco v Německu a zase v okolních státech celé Evropy ty finanční prostředky již byly vyplaceny, tak naši zemědělci stále na tyto prostředky čekají. Ale co je doslova trestuhodné, tak je, že vláda České republiky a Ministerstvo zemědělství, kdy ministr zemědělství České republiky se stal předsedou Rady ministrů, prakticky evropským ministrem zemědělství, nevyužívá tuto pozici, aby svolal mimořádnou Radu ministrů zemědělství v otázkách, která by měla řešit právě oblast růstu cen potravin v celé Evropské unii, ale samozřejmě i dát doporučení Radě ministrů pro energetiku v oblasti, jak v tom sektoru zemědělství přispět ke stabilizaci cen potravin právě stabilizací cen energie.

To se samozřejmě nestalo.

Chci taky říct, že včera nám oznámil, že samozřejmě za růst cen potravin můžou růsty cen energie, ale to my mu tady prostřednictvím i mých kolegů říkáme od začátku, že jedním z těch prvopočátků, který nastartoval pomalu nekontrolovatelný růst cen v oblasti potravin, je právě růst cen energií a dalších vstupů, pohonných hmot a hnojiv zejména. On to neřešil a neřeší to dál jako předseda Rady ministrů. Neřeší to celá vláda, neřeší to Petr Fiala, který mluví o nějakém zeleném zemědělství.

Nechce ani využít potenciál českého zemědělství a potravinářství, které určitě má z hlediska zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky.

A ti velcí a střední zemědělci jsou nepřátelé vlády, protože můžou za růst cen potravin.

Já už jsem o tom několikrát mluvil, že to je problematika historických momentů. A tak jako musí být zemědělství v Sasku větší než to bavorské, tak náležitě i u nás to má historické souvislosti, proč je třeba v České republice zaměstnáno v zemědělství méně osob než v západní Evropě. Má to samozřejmě i výhody, které vláda samozřejmě nechce využít, a radši bude preferovat úzkou skupinu zájmů těch, kteří nemají zájem tyto potraviny produkovat. Proto bych chtěl, aby tento bod, kdy se nám bude Petr Fiala a Zdeněk Nekula zpovídat, byl zařazen na program této schůze. A navrhuji jeho zařazení na tuto schůzi jako první bod po nově zařazených bodech. Děkuji za pozornost. Pane poslanče, děkuji. Takže jenom opakuji: Opatření vlády České republiky v oblasti cen potravin navrhujete jako bod číslo jedna.

Jen pro vaši bližší představu, nárok na příspěvek na péči v prvním stupni závislosti mají ve věku do 18 let ty osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejsou schopny zvládat tři základní životní potřeby, a nárok na tento příspěvek ve druhém stupni závislosti pak mají osoby, které nezvládají čtyři až pět základních životních potřeb. Ve věku nad 18 let pak mají nárok na příspěvek na péči v prvním stupni závislosti osoby, které nejsou schopny zvládat tři až čtyři základní životní potřeby, a ve druhém stupni pak ty osoby, které nezvládají pět až šest základních životních potřeb.